Já vám také děkuji. Nyní požádám pana poslance Hovorku, připraví se pan poslanec Rais. Děkuji za slovo. Vážená paní ministryně, jednal jsem se starosty obcí a oni mají značné výhrady vůči tomu, jakým způsobem se nastavuje zákon o financování nebo nástroje financování regionálního školství, kdy poměrně velmi komfortně jsou nastaveny podmínky pro malotřídky a školy pouze s prvním stupněm, ovšem nedostatečně jsou nastaveny podmínky pro financování k plně organizované škole se všemi ročníky, kdy v každém ročníku je jenom jedna třída.

Ministerstvo školství sice uvádí, že není proti, ale že to je politická otázka. Přinese to zvýšení nákladů, ale při zřejmé neochotě změnit vyhlášku nemá ministerstvo jistotu, že žáci ze zrušených škol budou mít kam nastoupit. Já se domnívám, že byste, paní ministryně, měla vyslyšet varování starostů i místních samospráv a snížit minimální počet žáků ve třídě na 15. Pane poslanče, váš čas.

Já vám také děkuji. Dobrý den. Vážená paní ministryně, interpeluji vás ve věci chyby ve vysokoškolském zákonu, jejíž neřešení může mít dopad na tisíce studentů a studentek vysokých škol v řádu dvou až tří let. Jedná se o špatně formulované přechodné ustanovení zákona v rámci jeho poslední novely účinné od 1. 9. tohoto roku, novely, která se dotvářela na Ministerstvu školství právě pod vaším vedením.

Tisíce studentů tak nemusí být schopny svá studia dokončit, případně se nevyhnou přestupům do jiných studijních programů než do těch, kde začaly studovat. Jistě musíte uznat, že nastalá situace nemá řešení z pohledu vysokých škol ani studentů nastupujících ke studiu.

Děkuji za pozornost. Hezké dobré odpoledne, milé kolegyně, milí kolegové, panu poslanci bude odpovězeno písemně.

Prosím, paní poslankyně.

Jen připomínám, že ostudu za pozdní příjezd se prezidentská kancelář pokouší připsat Řízení letového provozu, které ale podle dostupných informací na zpoždění vinu nenese. Ze strany Kanceláře prezidenta republiky jde jen o zamlžování skutečného stavu věci. Ale uznávám, že může jít jen o můj dojem, byť vytvořený na základě četby řady textů, a proto bych se zeptala přímo vás, pane ministře. Můžete nám sdělit, k jakému výsledku jste na základě žádosti prezidenta Zemana dospěl? Děkuji za odpověď. Děkuji paní poslankyni. Prosím, pane ministře, máte slovo.

Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, ano, byl jsem požádán, abych se podíval na naše rezortní organizace, zejména tedy Řízení letového provozu, na průběh této cesty. Dal jsem úkol jak pracovníkům ministerstva, tak jim, aby celou situaci analyzovali. Já ty materiály mám připraveny, budu je prezentovat v sobotu panu prezidentovi a jistě chápete, že si vyhradím, abych nejdříve informoval pana prezidenta, a pak o té věci informoval veřejnost i poslance. Takže dejte mi čas. Na to paní poslankyně zjevně nemá co říct. Děkuji panu ministrovi. Paní poslankyně Jana Černochová bude interpelovat pana ministra obrany Martina Stropnického, taktéž přítomného, ve věci vojenského zdravotnictví I. Prosím, paní poslankyně. Děkuji, pane místopředsedo. Už tak pozdě vypisovaný tendr na zajištění letecké záchranné služby byl napaden ministrem financí s tím, že on ví nejlépe, jak se má tato služba provozovat, a že je drahá. Po měsících dohadů nakonec došlo ke kompromisu ještě pozdějšímu vypsání výběrového řízení, snížení počtu stanovišť provozovaných soukromníky, zkrácení období do dalšího tendru, změny systému a rozšíření oblasti spravované armádou a policií, čímž dojde k prodražení systému. Pane ministře, vysvětlete mi prosím, jaké výhody jsou toho, co jste společně napáchali. Nějak mi to stále nevychází, ať počítám, jak počítám. Armáda s policií budou zajišťovat zcela zbytečně, protože to už k výcviku nepotřebují, stanoviště v jižních Čechách a na jižní Moravě. Armáda provozuje leteckou záchranku mnohem dráže než soukromé subjekty, jak prokázalo i vyšetřování policie a analýzy Ministerstva obrany, už jenom proto, že provozuje vrtulníky vyšší váhové kategorie. Ještě před několika měsíci jste říkal, že armáda bude létat v jižních Čechách z Plané, kde nechal kraj postavit heliport za 60 mil. korun. Nemluvil jste pravdu. Myslím, že je to dobrý námět pro NKÚ, aby se na to podíval, jak stát svým nekoncepčním postupem zmařil 60milionovou investici kraje. I stranický expert na leteckou záchrannou službu kolega Brázdil z ANO se několikrát nechal veřejně slyšet, že armáda provozuje civilní leteckou záchrannou službu v rozporu se zákony a mezinárodními úmluvami. Nějak tomu nerozumím. On vás, svého stranického kolegu, o tomto svém stanovisku neinformoval? Prosím, vysvětlete mně i mým kolegům, co je na dohodnutém kompromisu efektivní. Můžete mi prosím také sdělit, jaké dopady bude mít v příštích čtyřech letech rozhodnutí rozšířit vojenskou záchrannou službu do dalšího kraje na schopnosti vrtulníkového letectva? Já velmi děkuji paní poslankyni.